A tady je ten hlavní problém.

Ale řekněme si, že ta realizace v tom fiskálním prostoru je věcí politických autorit, které budou vládnout. Čili jestli je to na osm let nebo sedm let dopředu... Takže v tomto smyslu je to do značné míry otevřené .

No ano, pokud by ale Národní rozpočtová rada, která se vyjádřila v tom smyslu, že lze použít k flexibilní fiskální politice příslušný zákon, tedy onu únikovou klauzuli a možnost jednorázových opatření, pokud by neměla pravdu, tak se pochopitelně o zneužití nejedná, a pokud by došlo dokonce až ke sporům, což doufejme, že nedojde, tak je na misce vah ono právní stanovisko Ministerstva financí.

Metodika je špatná a při špatné metodice musíme konat. Děkuji. Paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřila za klub Starostů a nezávislých.

Problematické je, že nevíme, jak bude situace vypadat v letošním roce, nikdo to nedokáže předpovědět. Víme, že fiskální stimulace do ekonomiky budou nutné v letošním roce, ale pravděpodobně i v roce následujícím.

Zákon obsahuje opatření, která umožní vládě vhodně reagovat na mimořádné situace spojené s významnými ekonomickými problémy, aniž by byla vázána na to 1 %. Ta opatření, která jsou daná zákonem, znamenají, že pokud vláda bude potřebovat v určitém období ekonomiku stabilizovat, může tak činit a může tak překročit i maximální hodnotu strukturálního salda stanovenou zákonem. Stejně tak tomu je i u jiných opatření, kdy se jedná o výdaje vzniklé na základě nouzového stavu či výdaje, které souvisejí s očekávaným významným zhoršením ekonomického vývoje.

Co se týče toho, jakým způsobem se vyjádříme hlasováním, tak tento zákon nepodpoříme, a to z toho důvodu, že je schvalován v legislativní nouzi.

Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Munzar. Prosím máte slovo. Já chci říci, že ta novela, kterou se dnes chystáme přijmout, jde přímo proti smyslu zákona jako takového, proti smyslu fiskálních pravidel a fiskálních ústav, tak jak je ve světě známe. Tato pravidla totiž nejsou přijímána pouze na období dobrého ekonomického počasí, pouze na období ekonomického růstu, ale tato pravidla jsou přijímána, aby platila i ve chvílích, kdy se ekonomice tolik nedaří nebo kdy přichází zcela mimořádná situace.

Tak tomu je i v zákonu o rozpočtové odpovědnosti České republiky, a tak jak ve svém stanovisku napsala Národní rozpočtová rada vlády, náš zákon disponuje dostatečnými nástroji k tomu, aby vláda a ministryně financí mohly z důvodu mimořádné situace nerespektovat fiskální pravidlo jednoprocentního strukturálního schodku. Čili nikde na světě rozpočtová pravidla a fiskální ústavy nejsou konstruovány na období jenom ekonomicky dobrého počasí, ale právě i na období ekonomického poklesu.